V České republice stále roste počet ilegálních imigrantů z muslimských zemí. Jak víme, je největší nárůst příchodu nelegálních migrantů z muslimských zemí a vůbec muslimských a afrických zemí od roku 2015, kdy byla ta velká migrační krize. Podle mého názoru jde o jasné selhání. Já jsem tady opakovaně i uplynulé schůze navrhoval bod na toto téma. Upozorňoval jsem na to, že už od léta prudce roste počet nelegálních migrantů přicházejících na naše území.

Já jsem vás upozorňoval na to, že mi píše obrovské množství našich občanů bydlících v obcích na Moravě u slovenských hranic.

Takže jsme samozřejmě... máme oči otevřené a sledovali jsme to.

To znamená, zůstávají nám tady u nás, nemáme je kam posunout, zahlcují se tady centra.

Zase to budete tady zatloukat a tvářit se, že ten problém neexistuje?

způsobuje to obavy, že policisté v krajích nebudou mít dostatečné kapacity na řešení kriminality. Bude klesat objasněnost trestných činů a občané z toho mají obavy.

Také mělo hnutí STAN největší pokles, kolem 30 % počtu mandátů zastupitelů v těchto volbách, takže občané to také vidí.

Pro většinu z nich jsme zatím tranzitní zemí na cestě do Německa, mnoho z nich však na území na přechodnou dobu zůstává. A tady bych se u toho chtěl na chvíli zastavit, protože i Rakousko, které ještě v nedávné minulosti nebylo finální cílovou zemí, jelikož to bylo Německo, tak jak už všichni dneska víme, už se teď stává cílovou zemí, takže samozřejmě hrozí situace, která velmi rychle může nastat, v okamžiku, že Rakušané zavřou hranice a zpřísní podmínky a Němci také, tak cílovou zemí bude Česká republika.

No, příchod... jedná se o zachycení už ve stovkách migrantů denně.

v této souvislosti obavy o svou bezpečnost. A není to jenom tam. Lidé v celém tom pohraničí jižní Moravy na slovenských hranicích mají obavu o svoji bezpečnost, a už jsem vám to tady říkal několik měsíců.

Logicky vy radši dáte miliardy na Ukrajinu, než abyste řešili bezpečnost občanů České republiky.